A opět, to jsou všechno otázky na referenda, která, kdyby občané tu možnost měli, tak by měli příležitost se k tomuto vyjádřit.

Zmínil jsem to, že jste servilní.

To znamená, vy nehájíte české zájmy.

Vaše vláda nechce umožnit tuto otázku, protože nechcete, aby tady byl zákon o referendu.